Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí Ivan Pilný. Pane ministře, prosím, ujměte se slova. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní přinášející výměnu zpráv podle zemí, které jsou dalším nástrojem v boji proti daňovým únikům v oblasti přímých daní. Tuto novelu podrobně představil již při jejím projednávání v prvním čtení můj předchůdce, proto se omezím pouze na vyjádření k navrhované účinnosti.

Proto je již nyní zřejmé, že bude nutné posunout její účinnost, a to tak, aby nabyla účinnosti co nejdříve. V té souvislosti jsou připraveny dva pozměňovací návrhy, které reagují na to, kdy Poslanecká sněmovna případně ve třetím čtení ten návrh přijme. Já vám děkuji, pane ministře.